Již vás nebudu dlouho zdržovat, ale opravdu si myslím, že by bylo potřeba, aby na záznam jasně zaznělo, co jste tady odmítli.

To je samozřejmě vaše právo. Můžete si odhlasovat, že voda teče do kopce.